Půl milionu lidí skutečně poslechlo a vrátilo se do prvního pilíře, kde mohou čerpat druhý státní důchod. Výhodnost či nevýhodnost vyvádění prostředků ze státního pilíře do soukromého či podnikového pilíře závisí na situaci na finančních trzích.

Zaměstnavatelé musí automaticky zařadit zaměstnance do důchodového programu a platit povinné penzijní příspěvky. Smyslem těchto reforem je podpořit lidi, aby si ve větší míře spořili na důchod, přičemž odpovědnost za zajištění převzali zaměstnavatelé.

Naopak ve fondech a obdobných formách mají občané značné množství prostředků určené na důchody.

Zavedení druhé státní penze a základní garantovaná dávka je výhodná především pro nízkopříjmové skupiny.

V roce 1998 schválilo Švédsko legislativu, která změnila veřejný důchodový systém směrem k fiktivnímu příspěvkově definovanému systému, který je financován na základě průběžného systému. Důchodová reforma zásadně změnila vyplácení veřejných důchodových dávek.

Veřejný národní důchodový systém, který pokrýval všechny občany, a zaměstnanecký důchodový systém, který vycházel z kolektivního vyjednávání mezi podniky a odbory. Veřejné penze jsou dominantním zdrojem příjmu. Vytvářejí přibližně tři čtvrtiny příjmů penzistů.

Veškeré pojistné hradí zaměstnavatel.

No jasně, to je ten průběžný systém.

Dávky mohou být získány od 61 let. Nový systém motivuje lidi pracovat, protože váže budoucí dávky na celoživotní příjmy, a tím i příspěvky. Až do stropu jsou dodatečné příjmy zdrojem vyšších budoucích důchodových dávek.